Nicméně domnívám se, že na tom by mohla být shoda napříč politickým spektrem, takže očekávám, když pan zpravodaj zahájil toto tažení, že z toho bude i výsledek, a já předem děkuji za odvedenou práci a samozřejmě ministerstvu, které se k tomu pravděpodobně přidá, protože již v minulém období tady tehdy opoziční, nyní koaliční kolegové požadovali řešení tohoto problému. A já se domnívám, že nikomu se úplně do toho nechtělo, protože je to složité, je složité to napsat. Nicméně využijme toho, že je tady velká vládní novela a zkusme se podívat na problematiku elektrických koloběžek a já předem děkuji jak navrhovateli zákona, tak zpravodaji, že tak jistě učiní, a těším se na plodnou diskusi na hospodářském výboru i na podvýboru pro dopravu. Nyní je přihlášen pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

Musím říct, že se na to dívám pohledem letitého řidiče a pohledem liberálního přístupu k předpisům, jak jsou nastaveny. Nakonec všechny statistiky ukazují, že je to dobře.

Značená auta občas vidíme no, myslím si o tom své velmi málo.

Takže to je takový můj názor.

Některé věci, které tady zazněly: rychlost na dálnicích.

Prostě ta realita taková je dneska, proč ta auta mají ty rychlosti? Proč se to konstruuje na takovou rychlost?